Děkuji za slovo.

Chtěl bych, aby se jako pátý bod usnesení, které je navrhováno výborem pro evropské záležitosti, zařadil text: vyzývá k omezení dotací vyplácených velkým podnikatelským subjektům. Děkuji. Ano, dobře si pamatujete, že jsme se bavili v rámci tohoto bodu i o tématu Maďarska a žaloby na něj, takže já v podrobné rozpravě opakuji a načítám usnesení, že Poslanecká sněmovna považuje za chybné a nešťastné hlasování Evropského parlamentu proti suverénnímu státu Maďarsko ve smyslu aktivizace článku 7 Lisabonské smlouvy. Tento postup jen dále prohloubí příkopy a nedůvěru mezi starými a novými členskými státy Evropské unie. Konec usnesení. Děkuji.

Není zájem.

Dobré odpoledne, pane předsedající, dámy a pánové. Po dvojím přerušení tohoto bodu se tedy dostáváme k hlasování a já navrhuji tuto proceduru.

Navrhuji o nich hlasovat jako o celku, tedy jedním usnesením. To znamená, jsou to usnesení 1 až 4. Dále bychom pokračovali hlasováním o usnesení číslo 5 pana poslance Peksy. Posledním hlasováním by byl bod číslo 6, návrh na usnesení pana poslance Skopečka.

Prosím, pane poslanče.

Prosím, pane zpravodaji.

Usnesení číslo 1:

Děkuji za načtení usnesení.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Usnesení bylo přijato. Prosím o další návrh. Usnesení číslo 2: Poslanecká sněmovna odmítá navrhované zavádění nových vlastních zdrojů Evropské unie. Děkuji. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Usnesení číslo 3: Poslanecká sněmovna doporučuje, aby dodatečné možnosti financování rozpočtu Evropské unie byly hledány v rámci stávajícího nastavení prostřednictvím úspor v provozu a optimalizace rozpočtů institucí Evropské unie. Děkuji.

Kdo je proti? Já vám děkuji. Usnesení bylo přijato. Prosím o další usnesení. Usnesení číslo 4: Poslanecká sněmovna bere na vědomí

Děkuji. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji. Usnesení bylo přijato.